Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem chtěla poprosit, abychom v případě, že budeme nejprve hlasovat návrh pana poslance Kubíčka, tak abychom o něm hlasovali per partes.

Kdo souhlasí s tím, že budeme hlasovat v pořadí: návrh usnesení pana poslance Bartoně a jako druhý budeme hlasovat návrh usnesení pana poslance Kubíčka?

Nechám o tom hlasovat.

Nyní budeme hlasovat jednotlivě.

Budeme hlasovat po částech. Hlasujeme: Poslanecká sněmovna za prvé bere na vědomí informaci vlády o zvyšování platů učitelů a ostatních pracovníků ve školství.

Za druhé.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Za třetí. Poslanecká sněmovna doporučuje vzhledem k administrativní zátěži pro školy spojené se změnami platových poměrů v průběhu kalendářního roku zvyšovat platy vždy od 1. ledna příslušného roku.

Návrh byl přijat. Za čtvrté.

Návrh byl přijat.

Jen upozorním, že to se na rozdíl od předchozího bodu čtyři liší v tom, že je zde uvedeno i do roku 2020.